Hezké odpoledne. Mám tady dvě faktické poznámky pan poslanec Volný, potom pan poslanec Krejza. Díky, pane předsedající.

Byl to jeho názor a já ho musím bohužel podpořit. Nebo bohužel... Prostě podpořit.

A tomu nikdo nezabrání.

Děkuji. Všechno faktické poznámky. Vážení kolegové, dámy a pánové, pane předsedající, možná taková věc jako jsou datové schránky, by tady tu věc celou vyřešila, možná v rámci elektronizace státní správy podám žádost datovkou, má na to nárok každý člověk, každý občan. Pan poslanec Výborný. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Volnému, nepoužil jsem slovo blábol.

Podívejte se do stenoprotokolu. A k panu kolegovi Michálkovi také vaším prostřednictvím, pane předsedo, tak je to trochu jinak.

A druhá věc ten zákon platí, takže ti současní starostové, místostarostové, členové rad, pokud zákon neporušili, tak už to majetkové přiznání samozřejmě učinili. Dnes tu řešíme to, jestli to zůstane v tomto režimu, nebo nezůstane, a řešíme případně nové členy samospráv.

Na to jsem tady reagoval. Nesmysl. Úplně bez problému.

To bude vlastně tak, jak to bylo historicky, to znamená, stanoví se povinnost, kterou nikdo nebude kontrolovat. Tam budou vyplňovat údaje, úplně zbytečně se tím budou jakoby ti starostové buzerovat a ve výsledku to nebude mít vůbec žádný efekt, protože nikdo se na ty údaje nepodívá, k ničemu sloužit nebudou, a orgány činné v trestním řízení se přinejhorším podívají do toho rejstříku, a co zjistí, že tam vyplnil špatně..., že nemá oceněnou nemovitost, nebo nemá tam nějaký majetek, a podívají se, co mu za to může hrozit. No může mu za to hrozit, světe div se, až dokonce pokuta a správní delikt s pokutou do výše 50 tisíc korun. A pravděpodobně to bude promlčené, protože tam je prostě nějaká dvouletá promlčecí lhůta, takže v době, kdy to bude policie kontrolovat a bude to k něčemu v uvozovkách využívat, tak nejhorší věc, která se tomu člověkovi může stát, že dostane nějakou pokutu. Takže ten zákon, tak jak se navrhuje nastavit tam to utajování, tak to povede k tomu, že žádný efekt mít nebude.

Pan poslanec Pávek, potom pan předseda Kalousek, pan poslanec Výborný, paní poslankyně Kovářová všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Otázka: Kolik starostů Piráti mají, že se odvolává na jejich zkušenosti? My, co jsme dlouhá léta strávili v komunální politice, víme, že ta situace někdy na malých obcích bývá tristní. Prosím pana předsedu Kalouska, po něm pan poslanec Výborný. Děkuji. Také si dovolím ve smyslu jednacího řádu reagovat na pana předsedu Michálka. To jsme neřekli. My dobře víme, že se vždycky někdo najde.

Pan poslanec Výborný.

My přece chceme co nejkvalitnější samosprávu. Pokud ten starosta, a teď hovořím o konkrétní obci v Orlických horách, pokud ten starosta chce mít v radě odborníky, tak tam potom má třeba vysokého manažera z bankovní sféry, a ten dotyčný prostě má v pracovní smlouvě klauzuli, že nesmí zveřejnit svůj plat.

A to se týká i dalších profesí.

Ale to jsou přesně ti, kteří jsou schopni na tu komunální úroveň přinést tu kvalitu, znalosti, schopnosti. A pro tu obec je to vždy přidaná hodnota. Pokud my to tím, že bychom nechali zákon v původní verzi, neuděláme, tak ty obce logicky o tyto kvalitní zastupitele připravíme. Paní poslankyně Kovářová.

Jenom připomenu, že v té poslanecké variantě je schváleno, že neveřejné, tedy skryté, budou věci movité a závazky. Věci veřejné budou ty ostatní nemovitosti, akcie a podobně. V senátní verzi se jenom říká a přidává se k tomu, že tyto údaje, k nimž se dostat můžete, ale jenom na základě poslání a nějakých přihlašovacích údajů, které dostanete. Čili znova opakuji, není to nic proti transparentnosti. Ty údaje, které jsou veřejné, či neveřejné, budete vidět stejně na základě žádosti.